A to nehovořím o novele služebního zákona, jejímž cílem je nahradit pouze pozice odborných náměstků náměstky čistě politickými. Novele, kterou zaštítil opět Vít Rakušan, který je jednoznačně vůdčí osobností personálních čistek ve státním aparátu prováděných touto vládou, protože slibovala opak. Ale je to jen jeden z řady slibů, které krátce po svém nástupu porušil.

Tak pojďme v krátkosti si připomenout, protože jde opět o jeden z velmi vážných důvodů, proč tato vláda nemá naši důvěru a dle několika posledních průzkumů už ani důvěru naprosté většiny veřejnosti, a proč ji ani mít nemůže. Mimochodem, tato vláda, hnutí STAN a Vít Rakušan osobně ohledně řešení svých vážných skandálů a kauz volí úplně novou, netradiční taktiku.

Ale namísto toho, aby tyto aféry v jejich zárodku okamžitě efektivně řešili, pochybné osoby odvolali nebo se omluvili, překrývají je vždy novou a novou, a ještě větším problémem a horším, závažnějším skandálem, asi s nadějí, že se na ten předcházející zapomene. Svůj původ mají samozřejmě v hlubší minulosti a táhnou se celou historií existence hnutí STAN. Jejich společnými jmenovateli jsou podezření, někde už potvrzená, z trestného jednání, zneužívání veřejných peněz ve velkém, podezřelé stranické financování, konspirace, utajování, zneužívání postavení veřejného činitele, rozsáhlý konflikt zájmů vycházející z kumulace funkcí nejvyšších představitelů hnutí STAN a také osobní účast a osobní zapojení vedoucích funkcionářů hnutí STAN v těchto skandálech.

Dlouholetí celostátní předáci hnutí STAN, zejména pak pan Polčák, který hnutí hned od počátku těsně propojil s panem Redlem, ovládal pražskou organizaci a dodnes je europoslancem, a pan Gazdík, ale i další, si prostě ze svého politického angažmá pod hlavičkou Starostů udělali především výhodný a lukrativní byznys a probíhající vyšetřování snad brzy ukáže, kam až chapadla této chobotnice zasahovala. To dodnes vlastně nevíme. Skandály hnutí STAN jsme zde po volbách řešili na několika mimořádných schůzích, reflexe jeho představitelů byla nulová. Tady se nám dnes pan Vít Rakušan smál a říkal, jak vlastně Ministerstvo vnitra dobře pracuje, kolik práce odvedlo za těch osm měsíců, celá vláda kolik odvedla práce, abyste se na to podívali. Tak se na to podívejte: nemáme na složenky za plyn a za elektřinu a ve vládě máme mafii a zločince.

Pane Rakušane, to si natolik nevážíte českých občanů, kteří vaše hnutí přes státní příspěvky rozhodujícím způsobem financují, že jim informaci odmítáte sdělit?